Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová. Já vás poprosím, paní ministryně, ujměte se slova.